Pardon, pan předseda Stanjura. Tak stenozáznam, aby bylo jasné.

Tak to interpretujme ty naše dohody přesně.

To tedy není. Jenom ta první část. Ne ta druhá.

Vážený pane předsedající, já se domnívám, že vy byste mohl přerušit schůzi do doby.

Přerušte si to hlasováním. Ale vaším rozhodnutím pouze do jednání Poslanecké sněmovny. Není to mým rozhodnutím, je to na základě dohody předsedů poslaneckých klubů. Tak mi to bylo prezentováno. Jestli je to procedurální návrh, aby se o tom hlasovalo? Pane poslanče Koníčku, mám to brát jako procedurální návrh, o kterém se hlasuje bez rozpravy?

Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu.

Návrh byl přijat.